Dalším cílem návrhu zákona je dokončit implementaci nařízení o úředních kontrolách, která byla předmětem poslední novely veterinárního zákona. Návrh zákona rovněž nad rámec adaptace uvedených nařízení naplňuje právní úpravu Centrální evidence psů a stanoví související povinnosti chovatelů psů a soukromých veterinárních lékařů, ruší povinnost chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad stanovený limit Krajské veterinární správě, a povinnost vyžádat si veterinární osvědčení k přemisťování včelstev mimo území kraje, což přispěje ke snížení administrativní náročnosti. Součástí návrhu zákona je dále například novela plemenářského zákona, která zohledňuje požadavky unijních nařízení.

Přijaté pozměňovací návrhy byly vypracovány v součinnosti s Ministerstvem zemědělství a jsou v souladu s koncepcí překladatele, přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím. Děkuji za pozornost. Také děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu, usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 72/1 a 2.

Ještě než vám předám slovo, pane poslanče, dovolím si přečíst omluvy.

A nyní máte slovo. Prosím.

V rámci projednávání zemědělského výboru byly i projednány některé pozměňovací návrhy, s kterými vyslovil souhlas výbor, s tím, že se jedná zejména o technické záležitosti, které doplňovaly již připravené znění, které prošlo vládou. Dovolil bych si vás na tomto místě informovat o tom, že přišly i další pozměňovací návrhy, předpokládám, které odůvodní a přihlásí se k nim kolegové, kteří je navrhli, které přišly až po projednání na zemědělském výboru.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych se chtěl jenom vyjádřit k návrhu novely veterinárního zákona.

Takže já děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče, a nyní je přihlášen pan poslanec Bělobrádek a připraví se pan poslanec Kott. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já jen doplním předřečníka v tom, že v tom pozměňovacím návrhu, ke kterému se přihlásím, je dáno, že informační systém centrální evidence není veřejně přístupný, ale má do něj přístup orgán veřejné moci za účelem nahlížení do něj v souvislosti s výkonem své působností.